Logika žádná. Takto si představujete tu slibovanou účinnou adresnou pomoc domácnostem? To je podle vás zodpovědné hospodaření? Jste spokojený, pane ministře Stanjuro, s tímto výsledkem? Já tedy rozhodně ne. Proč vláda nechce vůbec reformovat zkostnatělý stát?

Ale kdy?

Takové rozpočty, které tato vláda připravuje a schvaluje, jsou neufinancovatelné, protože plánované výdaje státu už jsou tak vysoké, že stát si na ně není schopen dostatečné příjmy vůbec zajistit. Česká republika je v tuto chvíli státem, jehož veřejný dluh roste nejrychleji ze všech členských zemí Evropské unie. To je ale evidentně této vládě jedno. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Omlouvám se, pane místopředsedo.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, možná ještě na úvod, než se dostanu ke svým pozměňovacím návrhům, tak připomenu pár čísel, protože z pohledu příjmů má stát zvýšené příjmy v důsledku inflace a hospodářského růstu o 127 miliard oproti našemu návrhu rozpočtu. Předložená novela státního rozpočtu počítá se zvýšením inkasa DPH o 25,2 miliardy korun, daň z příjmů fyzických osob se zvyšuje o více než 10 miliard korun, inkaso z daně z příjmů právnických osob se zvyšuje téměř o 9,2 miliardy korun, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 9 miliard korun. Bohužel ale ke svému (?) zjištění ten rozpočet nereaguje na problémy lidí související s krizemi, ať už je to krize energetická, nebo bytová. Samozřejmě asi ode mne všichni očekáváte, že já se budou věnovat zejména té bytové krizi jako takové.

Proto jsou připraveny dva pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh ve výši 300 milionů korun je na podporu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Je potřeba si uvědomit, že my jsme vždycky reagovali dotačními programy ministerstva na to, aby vlastně nevznikala bílá místa, a zároveň s velkým důrazem na to, aby se nám dotační programy nedublovaly.

Integrovaný regionální operační program naopak řeší ty projekty od 5 milionů výše, to znamená, že pokud nebude podpora pro ta malá školská zařízení, to znamená školky v obcích do 3 000 obyvatel, tak to skutečně bude znamenat obrovský deficit. A co si budeme povídat, maminky samozřejmě volají i po tom, aby mohly odejít do práce co možná nejdříve, aby to bylo i pro ty nejmenší děti kolem jednoho až tří let a následně samozřejmě mohly přejít do té školky jako takové. Takovéto rekonstrukce školek, těch předškolních zařízení, ale i škol se samozřejmě jeví jako velmi důležité právě i na venkově, aby se tam zmírnila ta energetická náročnost jednotlivých budov, a tím samozřejmě se pomohlo obecním rozpočtům. Druhý pozměňovací návrh, k tomu si dovolím nejprve odprezentovat pár čísel, proč musíme současnou situaci v oblasti bydlení řešit.

Opět je to návrh 300 milionů ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj. My si musíme uvědomit, že bohužel se stalo, že pan ministr Bartoš zrušil program na podporu bydlení mladých a v rámci tohoto programu byla i možnost mladých lidí vzít si velmi výhodnou státní půjčku na družstevní podíly. Všichni víme, že do samostatné hypotéky se dneska mladí lidé asi nepohrnou, a právě družstevní výstavba by mohla být takovým tím motorem toho, aby se bytová výstavba a bytová politika nezastavila v České republice jako taková.